Děkuji, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Stejně jako při předešlých projednáváních programu schůze navrhuji i dnes to samé.

Tento návrh je předložen tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení.

Ještě před malou chvílí jsem tady viděla pana ministra obrany Stropnického, byl tady i zpravodaj návrhu za výbor pan kolega poslanec Sedlář. Skutečně nám tento návrh zákona nezabere déle než pět, deset minut. Pan ministr a my všichni, co jsme signovali tento poslanecký návrh, jsme slíbili příslušníkům aktivní zálohy, že tato norma bude projednána a upravena ještě v tomto volebním období. Pokud bychom to neučinili dnes, tak v září už bude pozdě.

Opět i tento návrh je předložen tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení podle § 90.

Dovoluji si tedy zařadit tyto tři body, a to na dnešek po zákonech vrácených Senátem, všechny tři. Prosím, aby se hlasovalo odděleně. Opět prosím, aby se hlasovalo odděleně.

Děkuji.

Jako další se přihlásila k návrhu pořadu schůze paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji zařazení nového bodu dnešního jednání s názvem Prodej sídliště Písnice.

Již několikrát jsem interpelovala v této věci jak ministra financí, tak premiéra. Stejně tak pan poslanec Koubek, který je starostou dané městské části. Problémem se v dubnu zabýval sněmovní výbor pro sociální politiku, který svým usnesením vyzval ministra financí, aby zvážil připojení se k určovací žalobě nájemníků. 12. června proběhlo jednání s předsedou vlády, který doporučil iniciativě podat na Ministerstvo financí žádost o připojení se k určovací žalobě a k podání návrhu na vydání předběžného opatření proti zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí. Zároveň slíbil, že se osobně bude o průběh vyřízení jejich žádosti zajímat.

ČEZ podle nich bral maximální sociální ohledy, když zařadil do výběrového řízení podmínky, které by zavázaly nového vlastníka ke slušnému zacházení s nájemníky, případně k solidní nabídce odprodeje bytů právě jim.

Vzhledem k nastavení veřejné soutěže musel ministr financí i premiér vědět, že šlo o velmi průhledný formální manévr, jenž měl zavřít ústa nepohodlným potížistům z řad bouřících se nájemníků i některých médií. Již nyní přicházejí nájemníkům na dobu určitou návrhy nových nájemních smluv obsahujících zvýšení nájmu o tisíce korun. Totéž očekávají v brzké době nájemníci se smlouvami na dobu neurčitou. Neměl by pro ni být prioritní spíš zájem českého státu, který bude muset vyplácet vysoké částky na příspěvky na bydlení nebo zájem občanů? CIB Rent Písnice, aniž by byla zapsána v katastru nemovitostí jako vlastník, už začala razantně zvyšovat nájmy, a to až o 50 %, přičemž na svých webových stránkách se pyšní, že dosud vyhrála všechny soudní spory, které se zvyšování nájmů v bytech, jež získala do svého vlastnictví, týkaly. Při svém zastrašování zneužívá toho, že většina nájemníků na sídlišti je důchodového věku a že si nemůže dovolit velmi drahé právníky, jako má CIB. O jakou firmu se vlastně jedná?

Vlastnická struktura je tedy velmi nejasná.